Důvodem toho návrhu je opravdu zvýšení nezávislosti mediálních rad. Nikdy jsme se nedostali tak daleko.

Děkuju. Děkuji.

Já bych pouze chtěla upozornit, že pokud někdo dává protinávrh, tak má pouze ten protinávrh tady říct. Nebylo to teď v souladu s jednacím řádem. Děkuji. Prosím všechny opět o přihlášení.

Kdo je proti?

Já dávám hlasovat. Kdo je proti?

Hlasování 10, přihlášeno 131, pro bylo 52, proti 78 a výsledek je: zamítnuto.

Pardon, ještě je zde přednostní právo.

Takže je zde procedurální návrh omezení řečnické doby na dvakrát deset minut. Je zde protinávrh. Ano, já dávám protinávrh na dvakrát třicet minut. Další protinávrh?

Dvakrát šedesát. Je zde další protinávrh. Dávám protinávrh na dvakrát 120 minut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Zamítnuto. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Jedná se o hlasování 12, přihlášeno 133, pro 52, proti 79. Výsledek: zamítnuto. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro dvakrát 60 minut. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 134, pro 52, proti 80, výsledek: zamítnuto. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

A v tuto chvíli tedy dávám hlasovat o návrhu dvakrát 10 minut. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno 137, pro bylo 83, proti 53, výsledek: přijato. Takže upozorňuji všechny, kteří jsou přihlášeni, že od této chvíle se jede v režimu dvakrát deset minut.